Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Myslím, že na tomto návrhu bylo odvedeno kus dobré práce, za což velmi děkuji paní zpravodajce i dalším kolegům, kteří uplatnili pozměňovací návrhy. Za náš poslanecký klub mohu říci, že my podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které se snaží prosadit více do praxe ukládání peněžitých trestů. Kdo tento obor sleduje, tak ví, že před dvěma nebo třemi dny Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo výroční zprávu o činnosti za rok 2019, ve které se podává, že se to daří, že v minulém roce bylo uloženo 20 % peněžitých trestů ze všech odsouzených, což je oproti těm 5 % před pěti lety významný nárůst.

Ale celkově ten směr je dobrý.

To znamená, tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit. Přijde mi, že je napsán tak, aby to dopadlo spíše tedy na ty privatizační projekty než na ty zvlášť závažné zločiny.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bartoška a připraví se zatím jako poslední pan poslanec Marek Benda. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to téma, které je velmi aktuální, a z toho důvodu jsem podal tento pozměňující návrh.

Věřte, že pro mě je naprosto důležité, aby tento pozměňující návrh prošel.

Poslanecká sněmovna odhlasovala stažení tohoto mého pozměňujícího návrhu, a poté ho načtu do sněmovního tisku 624, což je ten stejný trestní zákoník, který je otevřen na konci prvního čtení a čeká nás projednání ve výboru.

Nyní jako poslední vystoupí pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jenom mě k tomu vyprovokovala trochu paní kolegyně Matušovská, která za to nepochybně vůbec nemůže, alebrž zjevně tady přednášela stanovisko pana kolegy Ondráčka.

A promlčecí doba vždy se počítá, pokud uplynula, nelze ji ani zákonem zpětně obnovit.